Znovu se potvrzuje, že vláda není schopna řešit rostoucí inflaci a drakonicky rostoucí ceny energií pohonných hmot i zdražování potravin a bydlení pro naše občany a firmy.

Stamiliardové prostředky je podle našeho názoru nyní nutné věnovat na posílení naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Vládou navržené zrušení silniční daně či přimíchávání biosložek do paliv zásadní zlevnění nepřinese. Tento vládní návrh považuji za selhání vlády a za krátkou dobu to všichni uvidí.

Navržené zrušení silniční daně se běžných soukromých občanů a rodin netýká.

Byla to ukázka toho, že vláda Petra Fialy vůbec nepochopila závažnost situace.

Máme skoro půl roku po volbách. Skoro půl roku má vaše vládní pětikoalice většinu v Poslanecké sněmovně. Je už na čase si přiznat, že premiér Petr Fiala na to prostě manažersky nemá. Není to krizový manažer.

Udělá už vláda Petra Fialy konečně něco pozitivního pro naše občany?

To znamená, tady všech 10 milionů lidí v naší republice doplácí na vaší neschopnost nebo na vaši nechuť to řešit. Možná jste vláda pro elity, ale to není většina občanů České republiky.

Na naše občany vaše vláda čas nemá.

A teď to lidi vidí na vlastní oči.

Vy jste ani jedno plošné řešení nenavrhli, nic, nula.

Ti celníci za to nemůžou, ti jsou pod služebním zákonem, můžou za to vládní politici.

A cokoliv, co uděláte, tak samozřejmě bude zase dobře v tom, že to bude opět a opakovaně, jak už to bývá tady pravidlem, i díky tlaku SPD, že vás do toho konečně dotlačíme.

To je jasné, to už vidí úplně všichni.

Desítky milionů korun navíc ročně pro ně potřebujete.

Tři nové funkce, tři noví ministři.

A nejenom pro ty je to navýšení.